Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl ještě jednou představit dva pozměňovací návrhy pod číslem D1, respektive s označením D1 a D2. V obou případech se jedná o zjednodušení, které reálně přispěje k tomu, aby se lidé nemuseli s úřady tolik zatěžovat.

V tomto směru nebude potřeba, aby předkládal jakýkoliv jiný doklad.

Tak to zjednodušení znamená, že velmi jednoduše prostě bude možné vydat ten průkaz na základě ověření, na základě toho právě vydávaného občanského průkazu významné zjednodušení. Druhá věc se týká délky platnosti.

Je to zjednodušení, které navíc koresponduje s platností pasů, tak v tomto směru je to zase další zjednodušení. Ale znamená to zase zjednodušení, a to, že rodiče nebudou muset, když to nebude potřeba, běhat po úřadech a obstarávat nový občanský průkaz. Myslím, že tohle je vlastně drobnost, která ale významně přispěje k tomu, aby lidé s úřady nemuseli mít zbytečné potíže. Děkuji za pozornost.

Nic jiného neexistuje. Nevymýšlejte hovadiny, nebo ten daňový poplatník, který tady platí ty věci, tu srandu, to světlo, ty naše platy, ten se chytá za hlavu.

Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru tvrzení pana Foldyny, protože nebylo pravdivé.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pevně věřím, že do budoucna dokážeme posunout Českou republiku i tímto způsobem, ale bohužel je to otázka budoucnosti. Děkuji. Ptám se na závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj, není tomu tak.

A prosím, řekněte nám proceduru k hlasování. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Procedura je velmi jednoduchá, vlastně jde podle abecedy.

Má někdo připomínku k proceduře? Pokud ne, proceduru schválíme. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Proceduru schválíme v hlasování číslo 222.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. První návrh, pane zpravodaji. Jedná se o odklad ukončení zápisu rodného čísla do občanského průkazu. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru: nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.